Toto saldo ale nezahrnuje poskytnutou návratnou výpomoc Všeobecné zdravotní pojišťovně ve výši 1,7 miliardy korun.

Tolik má zpravodajská zpráva. Děkuji za pozornost. I já vám děkuji, pane zpravodaji. Jenom jsem vás nechtěla přerušovat. Děkuji. Tímto otevírám obecnou rozpravu, do které se hlásí pan poslanec Heger. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedající. Omlouvám se, že jsem se nepřihlásil písemně.

Zprávu dávalo dohromady Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo financí. Pan ministr zdravotnictví byl omluven a zajistil tedy jako referenta svého kolegu.

Celá řada z nich jich směřovala k tomu, aby se přesunuly určité pravomoci mezi Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem financí a Ministerstvo financí aby výrazně posílilo svůj dohled nad touto sférou.

Musím říct, že tam je spousta věcí, které jsou k nápravě. Snažil jsem se zasadit o některé úpravy, snažil jsem se o to zasadit i ve věcech, které obecně reportuje Ministerstvo zdravotnictví. Je to něco, co tady zmiňoval už pan ministr financí a replikoval to pan kolega Stanjura o těch podrozvahových účtech, které nejsou ve státním rozpočtu, a proč tedy už nejsou změněny. A jsou to analýzy, které jsou potřeba, aby byly v delších časových řadách, jinak ta množství fakt nelze dobře analyzovat a podobně. A to všechno, když chce Ministerstvo financí ten zvýšený dohled, tak by si toho mělo být vědomo a mělo by to při takovéhle příležitosti spíše podporovat.

Děkuji vám. Děkuji a nyní prosím s faktickou pana poslance Urbana. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem asi před takovými třemi lety, možná už je to trochu déle, vystoupil se stejnou věcí jako teď.

Spousta lidí už tady vystupovala na mikrofon a vždycky říká, jak je to zásadní, jak je to drahé, když zasedne tento celý jednací sál. A my tady rok co rok trávíme hodiny a hodiny formálním projednáváním těchto výročních zpráv. Je to sice příjemné. Nic dramatického se tady neděje. Ale podle mého názoru to není úplně důstojné. Myslím si, jestli je to potřeba, tak ať to projednají výbory, ať tady Sněmovna nějak formálně vezme na jednom seznamu rozhodnutí těch výborů, pokud jsou kladná, jako že vždycky jsou, na vědomí, a tím je to vyřízeno. Dnešek nebude o ničem jiném, než že budeme mluvit o těchto výročních zprávách, na kterých nic nezměníme, které většinou, řekněme to poctivě, nikdo nečte, protože proč by to taky četl, když tam nemůže nic změnit. Z tohoto pohledu znovu prosím asi po třech letech, jestli by někdo kompetentní, nejspíš vláda, se nepodíval na legislativu, kterou by se upřesnilo to, že to Sněmovna nemusí tímto poměrně dramaticky časově náročným způsobem projednávat. Děkuju pěkně. I já děkuji a táži se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy.